Já jí za toto vyjádření děkuji a plně se s ním ztotožňuji. Pan ministr na to bohužel nereagoval. Otázkou ale je: Vyvolalo by toto prohlášení nějakou reakci ministra, kdyby paní poslankyně nepatřila do klubu poslanců ANO, ale byla sympatizantkou Bloku proti islámu? Podle mě ministr spravedlnosti jen využívá svého ministerského vlivu k tomu, aby ovlivňoval policii, která pak spouští politické procesy proti jeho politické a názorové konkurenci. To je bod, který nemůžeme nechat bez povšimnutí, a já proto chci, abychom ho tady na plénu projednali v rámci mimořádného bodu. V minulosti jsem zažila politickou kriminalizaci už u řady politiků, kterým se po dlouhém procesu nakonec Ministerstvo spravedlnosti omluví za neoprávněné stíhání, škody na osobním i politickém životě a dehonestaci člověka však již ministerstvo tímto nikdy nenapraví. Koneckonců příští týden Úsvit pozve do Sněmovny paní Vitáskovou, která je též kriminalizována za věci, kdy sama ještě na Energetickém regulačním úřadu ani nebyla. A shodou okolností se tak děje, když odmítá platit 42 mld. ročně solárním baronům na dotacích na solární energie. A shodou okolností v době, kdy Evropská unie neschvaluje tyto dotace, neboť jsou pro solárníky nepřiměřeně vysoké. Každého občana České republiky to stojí 15 % na ceně energie. Průměrná rodina by tak mohla ušetřit až čtyři tisíce ročně. Proč to tady vše připomínám?

Dámy a pánové, příznivci Úsvitu a Bloku jsou sledováni, monitorováni a já jsem přesvědčena, že pod pláštíkem obavy z extremismu jde o systematickou snahu připravit a následně provést rozsáhlou diskreditaci naší práce, našeho snažení chránit hranice České republiky, zpřísnit podmínky pro práci církví u nás, zabránit vydávání azylu těm, co se dopustí trestného činu a podobně. Proto opakuji: žádám zařazení nového bodu Informace pana ministra spravedlnosti ke kriminalizaci Bloku proti islámu. Děkuji za pozornost.

Budu to kontrolovat.

Jsem rád, že ji všichni vnímáme jako závažnou a diskutováníhodnou. Také se domnívám, že již přece jenom uplynul čas, kdy jsme se tomu naposledy věnovali pořádně. KDUČSL přišla se žádostí o zařazení tohoto bodu k uprchlické krizi a oslovila své koaliční partnery.

Chceme tento bod tedy zařadit ve třetím, variabilním týdnu, konkrétně se jedná o úterý 9. 2., a to po opozičním okénku, kterým jsme dnes na grémiu, věřím, vyšli vstříc opozici a vyjdeme vstříc také ještě v dalším okamžicích, co se týká projednání opozičních bodů.

Máme připravené také usnesení, se kterým samozřejmě bude ještě možno pracovat a které dostanou všechny kluby k dispozici.

Absolutně ne. Naopak, jako velmi důležité, ale chceme zachovat program, jak je nastaven, a zařadit tento bod uprchlická krize i kvůli tomu, abychom posílili pozici pana premiéra pro veškerá jednání související s tímto bodem, a zařadili tedy tento bod ve variabilním týdnu v úterý 9. 2. Děkuji.

Jenom pro pořádek a propříště, protože dneska mě to nijak neomezuje. Pořad schůze zatím schválen nebyl, takže v této chvíli ho nemůžeme aplikovat. Prosím, paní poslankyně Bohdalová. Máte slovo, paní kolegyně.

Děkuji paní poslankyni Vlastě Bohdalové.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já využiji toho, že nejsem omezen časem, ale slibuji, že nebudu dlouhý. Chtěl bych zareagovat na předsedu poslaneckého klubu KDU kolegu Jiřího Miholu, který tady prezentoval dohodu koalice, že tento bod podpoří na zařazení programu Sněmovny ve variabilním týdnu. Náš poslanecký klub Úsvit toto sdělení vítá a děláme vstřícný krok.